Také děkuji. Jenom pro pořádek, ty návrhy, předpokládám, byly zdůvodněny v obecné rozpravě. Ano, děkuji. A nyní prosím pana poslance Skopečka, který je přihlášen jako další do rozpravy, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče. Děkuji pěkně. Já jsem vystupoval v obecné rozpravě déle, tak teď jenom krátce. Dovolím si přihlásit se ke třem pozměňovacím návrhům.

Děkuji pěkně za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající, já se hlásím k následujícím pozměňovacím návrhům. Předně potvrzuji, že podávám spolu s kolegyní Kovářovou a kolegou Bartoškem návrh na zachování stávajícího poplatku za vklad do katastru nemovitostí na tisíci korunách.

Jak jsem říkal, pokud vláda zvyšuje daně ze spotřeby, měla by adekvátně snížit zdanění práce. K tomuto směřují tyto dva návrhy, které by všem daňovým poplatníkům nechaly v peněženkách 5, respektive 2 tisíce korun ročně.

To opatření je jednoduše špatně technicky zpracované a ve skutečnosti trestá ty odpovědné pojišťovny a zvyšuje odliv kapitálu z České republiky.

Nevidím důvod pro tuto daňovou výjimku, když z práce platíme, včetně odvodů, cca 45 procent, proč bychom z prodeje cenných papírů nad 20 milionů, proč by to nemělo být daněné vůbec v případě uplynutí časového testu.

Děkuji za podporu těchto návrhů.

Doufám, že k tomu dojde. Pokud ne, tak proto předkládám tento pozměňovací návrh. Kromě toho předkládám další úpravy daného osvobození výher, které právě mají případně zlepšit současný vládní návrh. Konkrétně se jedná o zdanění čistých výher pod sněmovním dokumentem 3343.

Dále zvýšení limitu jako sněmovní dokument 3347.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už jsem tady vystupoval v obecné rozpravě, proto budu velmi stručný.